Nefunguje to. Mám jmenovat předsedy výborů, kolegy, kolegyně?

Ačkoli pojišťovny mohou prověřit ze zákona všechny údaje, které od cestovní kanceláře vyžadují, vyžaduje i tento zákon, mají dokonce i zákonný přístup, pojišťovny mají zákonný přístup ke všem dokladům, které souvisejí s pojištěním zájezdů, jak před uzavřením pojistné smlouvy, tak i kdykoli během trvání pojištění. Přes to všechno pojišťovny na sebe nechtějí vzít riziko, že ony samy chybně stanoví limit pojistného plnění. Tak teď nevím, kdo jiný už to má počítat a kdo jiný má stanovit to, jestli je někdo dobře pojištěn, nebo ne, než pojišťovny.

V případech úpadku cestovní kanceláře tím pádem pojišťovny potom nebudou plnit škodu nad tento limit.

Ale to přece nejde, aby klient trpěl za to, že pojišťovna, která si velice dobře jinak všechno umí spočítat, aby vydělávala, tak najednou nechce jakoby dobře počítat, nebo za svůj výpočet nechce mít odpovědnost, to je skutečně podivné.

Kdyby tady došlo k nějaké diskusi, tak to tady můžu citovat. Limit pojistného plnění prostě podle mého názoru musí být ujednán tak, aby byly v případě úpadku cestovní kanceláří uspokojeny všechny nároky klientů cestovní kanceláře. A znovu říkám, kdo jiný by měl být tím odborníkem, nebo je tím odborníkem, kdo tady inkasuje od nás všech různé pojistné, než pojišťovna. A najednou se jí to riziko nechce přebírat.

Jinak pro informaci, každoročně bývá pojištěno v České republice necelých tisíc cestovních kanceláří a průměr úpadku v posledních třech letech je pět šest ročně. Takže jenom pro ty, kteří se neorientují, tak ono to není, že by tady krachovaly stovky cestovek nebo 10 % cestovek ročně, je to cca pět šest cestovních kanceláří, a to ani nemluvím o velikosti, to také je potom potřeba ještě diferencovat více z toho tisíce.

Musím říci, že monopolní postavení pojišťoven a nevstřícné jednání některých z nich v případě úpadku cestovních kanceláří se v posledních letech projevilo velmi negativně vůči spotřebiteli, který byl krácen v pojistném plnění.

V současné době tady máme šest pojišťoven, které mají kompetenci pojišťovat cestovní kanceláře proti úpadku.

Pojišťovny mají ze zákona možnost všechno kontrolovat v cestovní kanceláři, co se týče ekonomiky, takže je to jenom o tom, jestli se jim chce, nebo nechce. Musím říct, že podporuji návrh Ministerstva pro místní rozvoj. Odvedla se na tom, musím říct, dobrá práce, a v tomto musím pochválit i paní ministryni, protože přistoupila k tomu skutečně odborně. A všichni jsme museli udělat ústupky, všichni jsme ty ústupky museli udělat, takže nevím, proč by je v zájmu ochrany spotřebitele nemohly také udělat pojišťovny. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi a upozorňuji, vážené paní kolegyně a pány kolegy, že primárním úkolem, který jsme si stanovili v úterý, je dokončit dnes tento bod. Mám tady jednu faktickou poznámku paní kolegyně Wernerové. Nebo to se jenom chybička vloudila u paní kolegyně Wernerové? Chybička se vloudila, tak je to v pořádku. Závěrečné slovo po obecné rozpravě, nebo až po podrobné? Po obecné. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych reagovala na pár věcí. Na komentář, že mně se líbí předkládat novelu a za pár let dělat nový zákon.

Chtěla bych ujistit Poslaneckou sněmovnu, že Ministerstvo pro místní rozvoj půl roku vyjednávalo mezi cestovními kancelářemi a pojišťovnami. Dokonce i šéf České asociace pojišťoven se zúčastnil určitých výborů, kde v podstatě souhlasil se zněním, i která tam padala.

To není věc státu. Je to na rozhodnutí daného majitele dané pojišťovny, zda do toho byznysu půjde, nebo ne.

Prosím o klid sněmovnu. Tady chci jenom určit a zmínit, že výši pojistného plnění si stanovuje sama pojišťovna. A znovu opakuji, že tato novela jí dává prostředky, aby si určila tu výši plnění, kterou ona požaduje. Tady bych ráda také ještě řekla na závěr svou poslední větu. Musím říct, že my jsme jako MMR byli velice překvapeni, že Česká asociace pojišťoven v podstatě nevyužila náš návrh, aby součástí této novely bylo deliberační ustanovení. Oni to odmítli.